Já jsem ten zákon asi dodneška nepochopil, proto bych se, vaším prostřednictvím, chtěl obrátit na kolegu Farského. Uveřejňování smluv je to správní činnost podle správního řádu?

Bude to ten orgán, který nese odpovědnost za uveřejnění, nebo to bude někdo jiný?

Já to dodneška nevím. Bude se postupovat podle správního řádu? To jsou všechno otázky, které zůstaly nezodpovězené a které by, myslím, bylo potřeba zodpovědět tady na tomto místě. Další faktickou poznámku má pan poslanec Komárek. Opakovaně vás požádám, kolegyně a kolegové, o klid! Děkuji za slovo, pane předsedající. To k panu poslanci Chvojkovi. Já jsem nemluvil o hlasování. Já jsem samozřejmě velice rád, že se v tomto racionálním bodě dokázala domluvit část koalice s částí opozice, aby prošel zákon, který považuji za nesmírně potřebný a důležitý. Oceňuji i to, jak mu pomohl pan poslanec Chvojka. Já jsem prostě jenom reagoval na zbytečnou podpásovku kolegy Farského, kterého jinak taky podporuji a obdivuji za to, jak se za tento zákon bil.

Opakuji, že otevírání dveří pro výjimky je cesta do pekla. Prosím vás, nedělejme to.

To není důležité. Ale rozhodně jsem připraven hlasovat proti tomuto zákonu, pokud mě někdo nepřesvědčí něčím jiným než frázemi, které tady padají. Děkuji. Další faktickou poznámku má pan poslanec Václav Votava. Jenom si myslím, že pan kolega Stupčuk to tady jasně řekl, jaké problémy to může přinést.

Já myslím, že v řadě případů ano, jestliže konkurence bude vědět, s kým Budvar obchoduje. A jestliže to tedy Budvar začerní, vloží to do registru, kdo posoudí, jestli to tam tak může být, nebo ne, jestli splnil náležitosti nebo nesplnil? Děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Mluvím k panu poslanci Komárkovi, prostřednictvím pana místopředsedy.

A 40 opozičních poslanců pro něj hlasovalo. A dokonce deset občanských demokratů včetně mě.

Podotýkám, že jsme zákon nepřijali překotně, projednávali jsme ho takřka dva roky.

Dobré ráno, pane ministře, po dvou letech jste se probral.